Poslovnika o radu Skupštine. Malopre je izrečena jedna neistina koja je u javnosti i te kako obeležila kolegu Orlića kao nekog ko je manje valjan ili vredan, pa SRS ga nije primila u svoje redove kako je to kolega Balša izgovorio.

Samo budite strpljivi.

Mi nismo kao ovi iz DOS-a, pa se stide jedni od drugih i jedni druge cinkare kod policije i prijavljuju nazive istih stranaka. On je bio, dok je njegova volja bila, kada je promenio volju za stranku, otišao je u drugu političku partiju. Tako da, ne koristite lažne informacije i pogrešne informacije. Zahvaljujem, kolega Mirčiću.

Sistem uvek skida tako. Niste vi od juče poslanik. Žao mi je koleginice Jerkov, ali to raščistite sa kolegom Balšom i naplatite ako treba. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, samo da vam objasnim zašto zastupnik stranke bivšeg režima danas toliko sumnja. Da, ovaj što sad upravo okreće leđa, on sumnja iz vlastitog iskustva. To je njegovo iskustvo na Maldivima, to je iskustvo njegovog predsednika stranke. To je razlog za sumnju. Zato što je on meni svojevremeno objasnio da njegov predsednik „zgrabi novac“ je od 2013. godine, dok ste se takmičili ko će bit predsednik gradskog odbora, davao milion evra na račun „Erste banke“ Ja sam proverio navode predstavnika stranke bivšeg režima i oni su poprilično tačni. Da, dao mi je tačnu informaciju i zato je imao razlog da sumnja da je od bivših javnih poslova, gospodin „zgrabi novac“, odvojio milion evra na račun i tu mi je informaciju dao samo zato da bi on pobedio na beogradskim izborima za predsednika te stranke. Hvala.

Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, finansijska konstrukcija, kada govorimo o kreditnom aranžmanu za Projekat modernizacije sistema za opepeljavanje, inače u obrazloženju tačno stoji definisano da je 45 milijardi iznos garancija, a da deset, izvinjavam se, 45 miliona evra su garancije prema KfW banci, a da su 10 miliona evra obaveze Republike Srbije. Ono što treba reći, ponoviti onima kojima to nije jasno, na koji način uopšte ide funkcionisanje i povlačenje ovakvih kredita? Pre svega, treba da konkurišete sa određenom tehničkom-tehnološkom dokumentacijom. Znači, Republika Srbija nije ni mogla da uđe u povlačenje ovakvih kredita, iako je taj memorandum potpisan još u vreme onih koji se sada bune, nego jednostavno kada završite tehničku dokumentaciju tek onda, kada budete finansijski sposobni, kao što je „Elektroprivreda Srbije“ sada sposobna, s obzirom da je 2012. godine imala 17,3 milijardi dinara dobiti, dolazite u situaciju da možete da ovakve projekte realizujete. Sada je trenutak da se realizuju ovakvi projekti i onda oni idu pod određenim uslovima. Uslovi su da imate pet godina mogućnost da povučete određene tranše za određene faze u realizaciji takvog projekta. Imate jednokratne naknade koje odmah dajete i imate kamatne stope koje idu na godišnjem nivou. Ono što je važno reći za one koji ne znaju, ono što ste imali prilike da čujete od ministra, konsultanti koji će obavljati konsultantske usluge za realizaciju ovakvog jednog kreditnog aranžmana će biti izabrani na tenderu. To nije bilo u vreme do 2012. godine. Znači, krajnje jedan transparentan način. Ovakva vrsta projekta će biti realizovana, a to je jednostavno želja i politička podrška ove Vlade Republike Srbije da sve poslove koje radi na ovaj način, u saradnji, ne samo sa svojim partnerima, kada govorimo o finansijskim organizacijama iz Nemačke, iz Svetske banke, iz MMF, nego jednostavno iz Rusije, Kine, radi na jedan potpuno transparentan način. Sve one insinuacije da neko sad ovde želi nešto da sakrije ne stoje, i to pokazuje jedan nivo neobaveštenosti. Neću da ulazim u to da li je neko dovoljno pametan, zlonameran, ali očito je pokušaj da se plasiraju u javnosti potpune neistine da bi se na određeni način ovakvi projekti potpuno pokazali kao nemogući da se realizuju u praksi. Mislim da Srbija uopšte više nije u takvom položaju kao do 2012. godine. Mislim da oni koji žele da uruše ovakve projekte, a kobajagi se zalažu za evropske integracije, pokazuju da su ostali u tom vremenu do 2012. godine. Mislim da u vremenu koje dolazi mi moramo da idemo u susret ovako modernim projektima, kao što će EPS raditi, pogotovo kada se odnosi na modernizaciju sistema funkcionisanja energetskog sektora, a pogotovo sa uvođenjem standarda iz oblasti zaštite životne sredine.

Povređen je član 107, gde je govornik dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Međutim, imali smo situaciju gde nam ministri drže predavanje, što apsolutno nije u redu. Ministarka Brnabić i ministar Antić nas prebrojavaju kada dolazimo na sednice Skupštine, a pri tome dozvoljavaju sebi da ne budu na tim istim sednicama Skupštine. Ja sam se javila po povredi Poslovnika. Gospodin Antić je pre par minuta govorio. Pre par minuta? Pre par minuta je gospodin Antić govorio, a ja sam se prijavila i dali ste mi reč. Odmah posle njega sam se prijavila. Molim vas da vodite računa o redu na Skupštini i molim gospodina Antića da nam donese taj sporazum, da bismo znali čija će oprema biti ugrađena za to otpepeljivanje. Ako je u pitanju nemačka oprema, onda znamo i zašto postoji provizija. Ovo više nije reklamiranje Poslovnika, člana 107. ili 108, na koji ste se pozvali, a i kršenja Poslovnika nije bilo, nego jednostavno vaša želja da se uključite u diskusiju. Da li želite da se po povredi Poslovnika Skupština u danu za glasanje izjasni? (Da.) U redu. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Koliko mi je ostalo od ovlašćenog predstavnika, izvinjavam se? Samo trenutak.

Sačekajte kolega.

Ono što je veoma važno jeste da podvučemo kakva su očekivanja Vlade Srbije od narodnih poslanika. Vi očekujete da mi ministru Vujoviću, koji je pročitao ovaj sporazum, i ustanovio da je on u redu, da vam verujemo na reč. Mi vama ništa ne verujemo na reč. Sve što ste rekli u poslednjih pet godina, ispostavilo se da niste. Svako obećanje koje ste dali, nije bilo isto. Dakle, ne verujem vam na reč, a niste nam dali sporazum da ga i mi pogledamo. Kako onda ne možemo da dođemo do onoga što je i predlog ovog amandmana. Jeste da postavljamo jedno logično pitanje – kako je moguće da firma koja je kreditno sposobna i ima 500 miliona evra na računu, kako je moguće da, vi sada nas ubeđujete, da je jeftinije da se zadužimo, nego da ta sredstva uložimo, investiramo iz sopstvenih sredstava i onda plaćate kamatu i dajete garanciju za kreditno sposobno preduzeće? Vi hoćete da kredite vraćaju građani. Sa 500 miliona, to ćete videti već da li ćete popuniti rupe u budžetu, davati plate i penzije, itd, itd, i na jedan neracionalan način trošiti ova sredstva, samo zato što, očigledno, nemate nameru da vraćate one kredite za koje vi danas tražite garancije od ovog Parlamenta. Nikada ovih 45 miliona ne postoji šansa da se vrate, odnosno namera nije da se te pare vrate, već da taj novac vraćaju građani Srbije. Iskreno vam govorim, još jednu stvar, da smo već jednom imali situaciju u kojoj smo iz sopstvenih sredstava gradili velike sisteme. Mi danas, kao glavni grad u Srbiji, imamo najkvalitetniju vodu u Evropi, zato što je tadašnji direktor Cvijo Babić, vi to vrlo dobro znate gospodine Antiću, iz sopstvenih sredstava firme, četiri godine izdvajao sredstva, investirao i iz sopstvenih sredstava napravio najmoderniju fabriku vode u Evropi. E, to su rezultati, a mi nismo se ni jedan jedini dinar ili evro zadužili za tu stvar. To je velika stvar za Beograd. Zašto tako velike stvari ne možemo da napravimo na nivou Srbije? Tvrdite da imate 500 miliona evra na računu, možda i nemate 500 miliona evra na računu, možda su to samo bajke i priče. Onda u redu, kažete nemamo, pa pozajmljujemo. Ne kažete imamo dovoljno, 20 puta više od toga, ali pozajmljujemo. Dakle, ili nemate ili imate. Ako imate investirajte iz sopstvenih sredstava, ako nemate, onda morate da nam kažete zašto ste nas lagali da imate i zbog čega nemate na kraju. Kako možete da tvrdite da je to uspešno preduzeće, a da nema ni jedan jedini dinar? Samo je važna ona osnovna logika, pošto građani žele da znaju, šta je zapravo ovde vaš cilj. Da li se mi zadužujemo da bi nekome plaćali konsultantske usluge, što bi rekla ministarka Brnabić proviziju koja je unapred ugovorom po kreditu dogovorena? Kako da vam kažem jednu stvar, ne možete tako da se igrate sa parama građana Srbije. Ne možemo na taj način da se odnosimo neodgovorno prema novcu koji ni oni nemaju, a očigledno nemate ni vi. Dakle, hajde da vidimo zbog čega se zadužujemo ako imamo novca, da li taj novac imate nameru da vratite? Zašto iz sopstvenih sredstava ne možemo da investiramo? Zašto bismo se zaduživali? Svaki put dođete u Skupštinu sa neki novim zakonom, hajde da se zadužimo još, zato što je to važno zbog efikasnosti ove ili one. Na šta ste potrošili ovih 10 milijardi? U čemu je to Srbija efikasnija za tih 10 milijardi? To nam apsolutno nije jasno.

Pravo na repliku ministar Aleksandar Antić. Moraću da proverim za taj Makiš, verujem kolegi Božoviću na reč da tu nije bilo ni dinara kredita, ali to je onda zasigurno jedini projekat koji je urađen bez kredita, uzimajući u obzir da su se i škole i obdaništa radile iz kredita. Moguće je da nije bilo prostora da se uzme za to kredit, pa je Cvija radio, kao dobar direktor, iz sopstvenih prihoda godinama, ali čisto sumnjam. Nije dobro da se vraćamo u to vreme, u kome sam bio predsednik Skupštine, zato što, realno, sve što je rađeno u to vreme, rađeno je iz kredita, i ne bi trebalo sada to da uzimamo kao argument. Hoću da kažem nekoliko stvari. Prvo, za svaki kredit koji se daje ide ta neka provizija za obradu kredita. Rekao sam vam, poslednji kredit iz 2012. godine iz oblasti energetike, je bio 334 miliona dolara, provizija 1% Nažalost, to su pravila igre po kojima se očigledno mora igrati. Zašto se uzima kredit? Niko ozbiljan ne radi projekte, pogotovo iz energetske efikasnosti i iz ekologije, iz svoje tekuće likvidnosti. Naprosto, za to postoje kreditne linije, za to postoje povoljni krediti sa niskim kamatnim stopama, i to svi tako rade. Mislim da svi, apsolutno, razumeju zašto. Elektroprivreda Srbije“ ima sredstva, ima na svom računu preko 50 milijardi dinara, ne znam danas, to se svakoga dana menja, ali to su sredstva koja su za tekuću likvidnost, to su sredstva koja su za tekući investicioni ciklus i investicije koje se realizuju u Kolubari. Zahvaljujem ministre. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Ono što me raduje jeste da postoji jedan pozitivan primer koji može da napravi jednu pozitivnu praksu da ona uspešna preduzeća koja su pokušala i smogla snage da investiraju, iz svojih sredstava, i završe jedan tako veliki projekat da možemo da to radimo na nivou Republike svaki put kada se za to ukaže prilika. Prvo se ne zadužujemo, drugo jeftinije je, treće efikasnije i brže, ne moramo na ovaj način da razgovaramo u Parlamentu, imamo čak i mnogo važnijih tema, ali je strašno bitno da pokušamo da promenimo ekonomsku logiku i da u periodu kada je Srbija visoko zadužena, još ukoliko povučemo kredite koji su dogovoreni u Kini, na poslednjem putovanju predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića sa svojim saradnicima. Molim vas, zamolite ga da više ne putuje, jer kad god se vrati donese još neki kredit, više nećemo moći da otplatimo sve. Iz godine u godinu 10, 11, 12 milijardi evra smo dužni da to ni sam Bog više zna. Sa 90% BDP-a mi smo u bankrotu, onda više nećete imati od čega da isplaćujete penzije. Dakle, hoću da vam kažem da je to ekonomska logika koja je pogrešna. Hajde da je promenimo zajedno i dramo mi je i hvala vam na ovoj diskusiji ministre Antiću. Ono što je veoma važno jeste da i vi u skladu sa svojim programom i mi u skladu sa svojim uverenjima možemo da ponudimo neku alternativu i neki drugačiji koncept razvoja. Ne moramo uvek za svaku sitnicu, slažem se sa vama, potpuno ste u pravu, svaka škola, svako obdanište, ali to nisu profitne, kako bih vam rekao, organizacije, one nemaju na svom računu novac, ali EPS ako ima, onda možda može i on sam to da isfinansira i to je razlika. Nije trošak ulagati u obrazovanje, u škole, u obdaništa, u fakultete, u srednje škole. Nije trošak ulagati u zdravstvo, to vam se vrati, nije trošak ulagati u nauku, ali je trošak ulagati na projekte za koje imamo novac na računu ili za projekte za koje nemamo novac na računu, a koji nisu isplativi, a takvih projekata na žalost u poslednjih pet godina je sve više i više. Počeli ste od tog kanala Morava - Egejsko more itd, pa ste shvatili da je to zaista onako i za vas previše, zamislite tek kako je nama i za vas je to bilo previše. E, sad ste to shvatili, pa ste onda to malo modefikovali, pa sad svaki naredni projekat isto megolomanski, sad ćemo „Beograd na vodi“ milijardu evra uložimo… Ne, samo govorim o ekonomskoj logici koja je u skladu sa ovim amandmanom. Dakle, da vidimo kako i na koji način mi trošimo sredstva građana Srbije, zato što će oni na kraju sve to otplatiti. Nema narod para, to morate da razumete. Koštaju vaše funkcije gospodine Martinoviću. Kako ne? Pa, mislim toliko plata, toliko direktora, toliko kola…

Ima veze sa ekonomskom logikom što neko promeni političku stranku? Vidite, kako da vam kažem, nekad su trošili na ratove, a sad troše na propale projekte. Hvala vam na ovoj diskusiji ministre Antiću i nadam se da ćete usvojiti nešto od predloženih rešenja. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Dame i gospodo narodni poslanici, lopov misli da su svi lopovi, i da ako su oni krali u vreme kada su vladali ovom državom da svako naredni mora da krade. To nije tačno. Evo, sad ću vam pročitati, dame i gospodo narodni poslanici, ugovor o pružanju, zašto njih inače stalno zanimaju te konsultantske usluge, pa u to se najbolje razumeju, ugovor o pružanju konsultantskih usluga - izrade i implementacije strategije privatizacije za Javno preduzeće „JAT ervajz“ zaključen između Republike Srbije - Vlade i konzorcijuma „Rodšild“ i ostali u Beogradu 26. septembra 2007. godine. To je inače Vlada u kojoj je Šule čuveni, koji je pretapao naše tenkove u „Smederevskoj železari“ i prodavao nam čamce, pa nismo imali kad su bile poplave, bio ministar odbrane, a Božidar Đelić bio ministar finansija. Po ovom ugovoru Vlada Republike Srbije je isplatila za 38 konsultanata, inače privatizacija „JAT-a“ se nikada nije desila za vreme njihove vladavine, dakle, za konsultantske usluge su za 38 konsultanata isplatili ukupno milion 125 hiljada evra, a za materijalne troškove koji podrazumevaju prevoz, prevođenje, hotelske troškove, itd. 63 hiljade evra. I onda nam danas Balša Božović, koji letuje na Maldivima, prodaje stanove u „Beogradu na vodi“, zato ga tako često i spominje, jer ga reklamira i od toga dobro živi, kaže – evo, ovi iz SNS hoće nešto da kradu, kaže nešto muljaju, to su inače izrazi koje su oni koristili. Evo, pogledajte koliko su para oni potrošili u septembru 2007. godine za To su radili kadrovi DS. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ovde je pomenut čuveni Cvijo Babić kao pozitivan primer. Da vidimo kakve su to bile provizije, kolike su bile itd. da se videti iz jednog podatka. Taj hvaljeni Cvijo Babić, potpredsednik ovoga ovde koji ovde toliko sumnja je 26. jula 2011. godine odlučivao o ponudama za rezervne delove „Vodovodu Beograd“

Vatrosprem“ je dao ponudu od 2,4 miliona, a „Multipartner“, to mora da je Šuletom, što je učestvovao u onih milion evra u „Erste banci“ na računu, je dao ponudu od 7,9 miliona.

Da li je ovo nagradno pitanje, od 2,4 miliona ili ovu drugu od 7,9 koju je dao „Multipartner“ Naravno da je bio „Multirpartner“ Tri puta veću cenu su prihvatili i to je način na koji su oni poslovali.

Ja ću da objedinim repliku i gospodinu Martinoviću i prethodnom govorniku.

Dakle, vi ste poklonili „JAT“ Preuzeli na sebe dugove i građani su plaćali još nekoliko puta po par stotina miliona evra da bi on mogao da funkcioniše kako ste vi zamislili. Direktor platu od nekoliko desetina hiljada evra uz naravno sve ostalo što se dešavalo, a čitali smo u javnosti. Dakle, ne možete govoriti o „Beogradu na vodi“ zato što treba da vas bude sramota da pričate o novcu koji ste u ime građana potrošili da bi svom partneru iz UAE stavili pare u džep. Treba da vas je sramota za to. Tu nema apsolutno nikakvog razvoja. Plaćali ste jedno radno mesto 150 hiljada evra za radnika koji prima platu na tom gradilištu 20 hiljada dinara. Kako je to moguće, da vam je to razvojni projekat i pravite sada stanove koje će da kupe tako neki tajkuni po Beogradu, iz UAE… (Aleksandar Martinović: Ja ću da kupim.) Pa imate novca za to. Imate pet plata.

Pri tom ste doneli zakon o tom „Beogradu na vodi“ i pričali da je tu ne vaš interes nego javni interes u pitanju, da je tu kultura, da je tu umetnost itd. Jeste tu umetnost kako vi sebi da uzmete pare i stavite u džep, ali nikakvog javnog interesa nema osim toga da vi postanete sve bogatiji i bogatiji u ovako siromašnoj zemlji. Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala lepo. Ima i nešto u onom prepoznavanju o kom smo slušali malopre. Dakle, kad se oni koji su navikli da sve rade uz proviziju, posredovanje, pa onda i odgovarajući tal, ovde brinu nad tim pitanjima, logično je, to rade zato što su tako navikli. Ne umeju da funkcionišu drugačije. Onda se pitaju, čitaju objašnjenje, traže gde su ti podaci, gde je ono što bi oni sigurno uradili, gde je onaj deo koji bi oni sigurno uzeli i kada to ne vide, kada toga nema, nije im jasno, nervozni su, usplahireni mašu ovde. Možda neće ministar, ali ja to kao poslanik mogu da kažem. Pri tome, prave greške, nervoza vodi da čovek srlja, pa onda i zvuči kao da nije završio osnovu školu. Zaista to tako zvuči sa vremena na vreme, pa onda ni elementarna matematika nije dobra, pa ni onda priče o tome koliki je dug, a koliki je bio. To sve može da se uradi na prste, i to ne kažem slučajno, pošto su neki navikli ne samo da računaju, nego i da rade koristeći prste. Ako ćemo da pričamo o kafani, ko je učinio da diskusija u Narodnoj skupštini, pa zaista vrlo često, ume da podseća na birtiju? Nek se pogledaju malo međusobno, ne samo dok odgonetaju sami sebi odgovor na to pitanje, nego i dok se pitaju šta dalje. Znamo šta je bilo. Vidimo vrlo dobro i kako je danas. I pošto je to tako danas, tako se i prolazi na izborima, pa je nekima cenzus nedostižni plafon, ali nek se zapitaju šta dalje. Ne samo zbog toga što će videti da ta mala bara u kojoj izgleda ima puno krokodila sve više presušuje i da će vremenom nestati potpuno. Nego, nek pogledaju koliko preko svog ramena, tamo s one strane, i nek vide kako mogu da prođu ako se budu tom kafanskom pričom i tom estradizacijom bavili nadalje. Hoće li završiti, otprilike, na nivou nevažećih listića ili možda još koju desetinu hiljada glasova ispod njega. Dakle, te stvari nek odgovore sami sebi. Što se nas tiče, mi odgovore već vidimo. Hvala. Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić, Marinika Tepić, Zoran Živković i Vladimir Đurić. Da li neko želi reč? Izvolite. Mi, srpski radikali, i dalje insistiramo da sa velikim oprezom se ulazi u kreditne aranžmane i ovaj amandman je sledstven amandmanima koji govore da treba ovaj ugovor poništiti, odnosno ne potpisati ovakvu vrstu garancije od strane države. U članu 3. jasno stoji da će zajmoprimac da izmiruje obaveze, da vraća kredit, ali državne su garancije.

Mogu da razumem da neko može da koristi patetiku kao sredstvo da bi privoleo ili pridobio većinu u ovoj skupštini da glasaju, pa tako i u ovom slučaju. Ali, koliko to razmišljaju kolege kada se služe sa ovakvim argumentima, koliko razmišljaju da će ta naša deca da vraćaju ove kredite? To što vi gospodo, koji predlažete ovaj zakon, predstavnici Vlade, nas ubeđujete da je sve u redu, a pri tome nedostaje sporazum, to je jedna stvar. Druga stvar je, treba jednom da raščistite za sva vremena, mi, srpski radikali, od Briselskog sporazuma ništa vama ne verujemo. Vi ste potpisnici Briselskog sporazuma i od tada vam ništa više ne verujem. Što se tiče garancija za vraćanje, znate kako je to, imali smo nedavno situaciju da mnoga javna preduzeća nisu mogla da servisiraju svoja dugovanja, pa je država, kao žirant, odnosno kao garant u situaciji da na dodatne obaveze mora da preuzme i te obaveze koje ne mogu da servisiraju javna preduzeća. Mi i dalje insistiramo da se što manje država upušta u ovakve ili slične aranžmane. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Čuli smo, naravno, svašta u pokušaju da se opravda ovaj besmisleni akt na koji nas vlast, Vlada, tera da pristanemo svojim pozitivnim glasanjem i mislim da je to još jedna afirmacija ovih mojih predloga zakona o lekarskom pregledu za narodne poslanike, članove Vlade, predsednika države. Jer, potpuno je nenormalno da kažete da neko ima na računu 400 miliona evra, 50 milijardi dinara, ali da je neophodno da uzme kredit, jer je mnogo bolje da uzme kredit sa malom kamatom nego da to finansira iz svojih sredstava, a pošto mu stoje na računu, to znači da nema ništa što je važnije od tog kredita. Znači, to nije normalno. To ne bi moglo da prođe upis u osnovnu školu, a kamoli sedmi razred koji je pomenut malopre. Kao, što ne može da bude ni izjava premijera iz Kine da poziva kineskog predsednika da dođe na otvaranje pruge Beograd – Budimpešta, koje nema ni na papiru… a ima puno veze sa međunarodnim kreditima, pošto su to kineski krediti i ne prave tu prugu Kinezi, nego nam daju kredit, a mi to plaćamo. Prema tome, da bude jasno svima, to ne postoji. Ako Srbija nema finansijskih problema, kao što je isti taj premijer rekao pre neki dan u Pekingu, vratite penzije, plate. Dajte malo da se deca leče na normalan način. Hajde svi na pregled o trošku države, bar to možete. Ja vas molim isto da me ne prekidate. Ako je EPS nesposoban sa 400 miliona da vrati kredit, onda ovde neko debelo laže i ako neko laže, tek onda treba garancija države.

Hvala. Dakle, EPS treba da uzme kredit, 45 miliona evra, uz informaciju da je prošlu godinu završio sa veoma dobrim „keš flouom“ i da je imao 400, 500 miliona na računu. To ćemo verovati kada vidimo završni račun na sajtu Agencije za privredne registre, završni račun za 2016. godinu i kada taj završni račun prođe reviziju neke međunarodne priznate revizorske kuće. Jer, imali smo situacije recimo, da su državna preduzeća knjižila po 500, 600 miliona dinara zaliha, pa kada ih je kolega Saša Radulović tada kao ministar privrede pitao – koliko je to realno, direktor je tada rekao da je realno trećina. Dakle, knjigovodstveno je šišano realno stanje nekoliko puta. Taj direktor je za takvu vrstu završnog računa koju je odgovorno potpisao, avanzovao danas za gradonačelnika. Da li je EPS mogao iz sopstvenih izvora finansirati? Nije samo pitanje da li je procenio da su mu sopstvenih 500 miliona, ako postoje, potrebni ili ne. Naravno, suludo je uzeti 500 miliona, spucati u finansiranje projekta pa kada dođe dan za isplate plata, a vi onda kažete – nema gotovine, daj sad brzo skup keš kredit da uzimam. Pokušavam da pojednostavim stvar, da bi možda građanima bilo jednostavnije da shvate o čemu se radi. Kada pričamo o izvorima za finansiranje projekata, postoji jedan jako veliki izvor iz kog bi EPS mogao finansirati projekte, kada bi politička volja postojala. Te političke volje nema, jer ona podrazumeva sređivanje javnog sektora. Taj izvor se zove potraživanje od dužnika. To je takođe imovina EPS-a, to je njihov novac koji se nalazi u drugim javnim preduzećima.

Dakle, pola tog duga je od prošle godine.

Gledaćemo da bude dva minuta. Dakle, još jednom. Naravno da ne treba da se prihvati predlog za koje kakvo brisanje samo zato što to neko ovde kaže, a ne ume da nam objasni zašto bi to brisali, niti se uopšte vredi truditi oko toga. Koliko je bilo na nivou obrazloženja amandmana, toliko će biti i na nivou kontraargumentacije. I kada se pominje i predsednik Vlade, izabrani predsednik Republike, i odnosi sa Narodnom republikom Kinom, dešava se tu još što šta korisno i ne očekujem da to razumeju oni koji ne razumeju da su recimo životni projekti za naša preduzeća, za ovu državu i za njene građane važni. Apsolutno ne očekujem, ali da čuju građani Srbije da recimo, upravo zahvaljujući tim posetama i toj izvanrednoj saradnji i tom partnerskom odnosu, mi imamo mehanizme i za realizaciju u praksi. Ta pruga o kojoj smo govorili danas, da treba da ide ka Budimpešti, biće brža nego bilo kada u vreme tih političkih genija i stručnjaka opšte prakse iz vremena žutog kartela. Treba da se realizuju infrastrukturni projekti kao što je savremena saobraćajnica do Crne Gore, što je takođe korisno. Ta Železara koju smo već odradili takođe nije kraj balade, već se priča i o RTB Boru, koji je pomenut i danas. Sve su to dobre posledice ozbiljnog i odgovornog odnosa prema državi. Pošto se pominjala patetika u izlaganjima, slažem se, treba se uzdržati od toga. Kao svojevrsnu patetiku cenim i ono da će neko pokušati mene da omekša u raspravi time što će reći da sam ja bio dobar član. Ja svakako smatram da sam i dalje dobar član, ali molim vas, političke stranke, nikad kluba obožavalaca jednog čoveka. U tome je možda razlika koju ste propustili da primetite. Što se tiče šišanja, jako dobra opaska Ovi koji su toliko ozbiljni i stručni doživeli su, tu upravo i završavam, to je onaj moj drugi minut, doživeli su na izborima kompletno šišanje. Izvolite. Hvala. Evo i ja da krenem kao i poslanici vladajuće većine – neka čuju građani Srbije, ja podržavam ovaj amandman i smatram da nisu dati elementi na osnovu kojih bi ovaj sporazum bio dobar po građane Srbije. Zapravo, mi sporazum i nemamo. Uvešću malo inženjerske logike u ovo tumačenje, ne samo finansijske. Ukoliko u tom sporazumu stoji ko je isporučilac opreme za rekonstrukciju pogona za otpepeljivanje, kao i poboljšanje energetske efikasnosti na daljinskim sistemima, mi bismo možda mogli jasnije da definišemo i ove elemente što se tiče kredita i da ne budemo možda tako strogi prema njemu. Međutim, ako je Nemačka, nemački proizvođač, što je moguće da u tom sporazumu bude i u sporazumu vezan da bude i isporučilac opreme, onda se opet po ko zna koji put dešava jedna stvar pogubna po Srbiju. Nemačka je napravila jedan dobar posao, kamatne stope izgledaju niske, ali za Srbiju je to jedan poguban posao, odnosno građani Srbije će vraćati kredit, a Nemačka će svom proizvođaču mašinske opreme za rekonstrukciju pogona vratiti sredstva koja je dala kao zajam Srbiji, krediti Srbiji. Stoga bih ja molila gospodina Antića da nam to pojasni malo, da nam da te elemente, da li u tom sporazumu, osim tih finansijski elemenata, ima i ovih inženjerskih elemenata, a koji se direktno odnose na rekonstrukciju pogona za otpepeljivanje, kao i poboljšanje energetske efikasnosti na daljinskim sistemima? Izvolite. Dakle, došli smo i do trećeg amandmana, koji su podnele kolege opozicioni poslanici i predlažu da se briše. Mi ih podržavamo u tome, iz prostog razloga što i dalje nemamo sporazum, što niko ne želi iz Vlade Republike Srbije da dostavi sporazum narodnim poslanicima da vidimo šta u njemu piše. Jer, ako odlučujemo o nečemu, moramo da odlučujemo na osnovu činjenica i na osnovu toga šta piše u sporazumu, a ne na osnovu toga što je neko nama dao reč. Neko nam je dao reč i rekao – verujte mi na reč, ovde je sve u redu. Ne verujemo vam ništa na reč. Ono što sam postavio kao pitanje ministru Antiću jeste da sve više kako diskusija odmiče sumnjam u to da 500 miliona evra EPS ima na računu. Da li 500 miliona EPS zaista ima na računu? Zašto se onda zadužujemo ako ima 500 miliona na računu? Dakle, možda nemamo 500 miliona na računu. Da li će snositi odgovornost ko je rekao da imamo 500 miliona na računu? Dakle, ako imamo pare, besmisleno je da glasamo za zaduživanje. Ako nemamo novac, nemojte onda da govorite građanima da imamo konstantno novca i da imitirate i oponašate predsednika Vlade Republike Srbije u svakoj izjavi koju date. Čujete da je on nešto u Kini izjavio i onda vi to ponavljate na sav glas da vas svi razumeju i čuju – eto, sve je u redu, imamo novca, skupilo se, sada ćemo da vratimo plate i penzije itd. Znači, nemoguće je da Srbija ima novca, a da nema za subvencije, a da nemate za penzije, da nemate za plate, da nemate da vratite razliku koju ste ljudima smanjili. Nemoguće je, jer da imate novac, pretpostavljam da bi to uradili. Dakle, ne možemo da vodimo državu na način na koji vi zamišljate da je treba voditi, da sve što zaradi neko preduzeće koje je profitabilno vi zapravo trošite na plate i penzije, na subvencije propalim javnim preduzećima, vašim direktorima koji imaju desetine hiljada evra primanja, desetine hiljada evra primanja … (Aleksandar Martinović: Ko?) Desetine hiljada evra primanja! Ne znam.) Hoću da vam kažem da su to stvari na koje se troše novci građana koji su se navodno uštedeli smanjenjem penzija. Onda ste nekome oduzeli pravo da da svom unuku neki dinar ili svojoj unici, a s druge strane dajete direktorima preduzeća desetine hiljada evra primanja. Kolega Balša Božoviću, kažite mi makar jednog, ja bih voleo da mu znam ime i prezime.

Dopustite mi da sada pričam o amandmanu 3. i zašto sam za to da se on briše, da se ovaj član Predloga zakona obriše. Iz prostog razloga što imamo 500 miliona na računu, a vi se zadužujete 45 miliona. To je potpuno neracionalno, nelogično i nema nikakve veze sa matematikom. Ministarka Brnabić koja je najavila da će izaći iz ove sale, izašla je baš u trenutku kada sam joj postavio to pitanje. Dobro, možda je negde i žurila, ali u svakom slučaju ne možete da pobegnete od toga. Možete da odlazite, možete da ne slušate građane, možete da ne polemišete sa narodnim poslanicima, ali ne možete da ne čujete nas koji ćemo uvek pričati i nećemo dozvoliti da ovakva pitanja postavljamo, a da ne dobijemo na njih odgovor. To su suštinska pitanja. Kakva je logika kada imate novac na računu da taj novac ne trošite u investiranja, nego se dodatno zadužujete? Za preduzeće koje navodno ima 500 miliona nije potrebna garancija, zato što je kreditno sposobno. Ni jedno preduzeće danas u Srbiji nema taj novac na računu. Ko ima? Možda imaju tako neki vaši tajkuni, ali niko od državnih preduzeća nema taj novac na računu. Onda tražite još garancije. Ne znam kome vi vređate ovde inteligenciju, nama ne sigurno. To radite građanima koji će sutra morati da plate i taj kredit. Konsultantske usluge koje se plaćaju uzimanjem ovog kredita Da li možete samo da Znači, imaju pravo da me prekidaju dok govorim? Dakle, čuli smo u nekoliko navrata da se nabavke vrše po hitnom postupku, da se ne sprovode tenderi, da zbog hitnosti i efikasnosti energetskog sistema neke stvari ćemo raditi po skraćenim procedurama. Ne verujemo ni jednom ministru Vlade Republike Srbije na reč. Nije nam dao niko sporazum da pročitamo, a na to smo imali pravo. Građani imaju pravo da to znaju. Dok god ovaj Dom postoji, pričam u ime građana, građani imaju prava da znaju šta piše u tom sporazumu.

Rekli smo – otprilike 50 milijardi EPS ima na računu. Ne treba biti impresioniran tim iznosom sredstava, to je 430, 440 miliona evra, izvinjavam se, 55 milijardi, evo na današnji dan i to su proverljivi podaci. Ali ponavljam, nemojte da budete impresionirani tim podacima, to su sredstva za tekuću likvidnost i dokaz da „Elektroprivreda Srbije“ dobro posluje, ali to nisu sredstva koja se koriste za velike investicione cikluse. Zato postoje ovakve linije kao što je ova KfW kreditna linija koja je izuzetno povoljna, iz dva razloga – zašto što su ta sredstva, da kažem, definisana i projekti su definisani na šta se sredstva mogu koristiti, to je pre svega zaštita životne sredine, unapređenje energetske efikasnosti, a dodatno su povoljna zato što postoji državna garancija i to je jedan od uslova. Dakle, iz tih sredstava koje EPS trenutno ima na svom računu ne finansiraju se ovakvi projekti, abeceda kako se vodi država i kako se vodi jedno elektroprivredno preduzeće. Moram na samom kraju da kažem – mi u ovom trenutku imamo jedno odgovorno upravljanje svim državnim finansijama i ja molim da to pitanje ne dovodimo posmatrano iz neke prizme ranijeg perioda. Nemojte da pominjete konsultantske usluge na taj način. To je nadzor i to su sredstva koja su vrlo jasno odvojena.

Dakle, želeo bih da kod ovog amandmana završim tezu koju nisam stigao zato što mi je predsedavajući isključio potrošeno vreme i da podsetim da EPS ima jedan jako veliki izvor finansiranja koji se zove potraživanja. Ta potraživanja su nenaplaćena zato što se radi o dužnicima iz javnog sektora za koje ne postoji politička volja da se u njima uvede red, a građanima se uspesi Vlade predstavljaju drugačijim od onoga što oni zapravo jesu. Dakle, „Železara Smederevo“ duguje EPS-u 38 miliona evra, Železnice 21 milion, RTB „Bor“ celih 67 miliona i nalazi se u unapred pripremljenom planu reorganizacije, dakle, u stečajnom postupku. Umesto da se u ove dužnike uvede red, građani treba, pored smanjenih plata i penzija, povećanih poreza i akciza na struju, da sada daju i garancije da ukoliko „Elektroprivreda Srbija“ ne vrati ovaj kredit oni će zapravo to vratiti, dakle, novac će biti nadoknađen iz budžeta. Mi mislimo da je bolje uvesti red u javna preduzeća umesto opterećivati građane dodatnim nametima, a ova garancija je potencijalno takođe još jedan dodatni namet. Hvala.

Tražili smo da se briše ovaj član. Ovaj član 4. možda najbolje potvrđuje sve ono što pričamo već dva dana jer jasno kaže šta će se desiti ako garant, a to je država Srbija, izvrši obavezu umesto zajmoprimca. Dakle, vi ste ovde pokušali da nam skrenete pažnju sa onoga što ne želite da nam pokažete ministre, tražili smo to već nekoliko dana, a tražimo i danas da nam pokažete taj sporazum da vidimo i ne razumemo zašto taj sporazum nije bio sastavni deo obrazloženja ovog predloga ovog zakona. Zato što bismo trebali da znamo tačno ko je učestvovao, ko je potpisao i kako su, ko je potrošio 470 hiljada evra na ime posredovanja. Da li je neko kao lapsus rekao pola milijarde umesto pola miliona nije mnogo ni važno, važno je da mi nemamo odgovor na pitanje – gde je otišlo tih pola miliona evra? Kada bismo imali sve ove sporazume koje ćete nam ovako pokazivati, verovatno se premašuje i taj iznos od pola milijarde. Dakle, nedopustivo je, zapravo nije u skladu sa zakonom ni sa Ustavom, da Vlada može da zadužuje Srbiju tako što će tek nakon što potpiše neko neki sporazum i plati proviziju, u ime države to da stavi Narodnoj skupštini na razmatranje i na usvajanje. Ovo jednostavno nije u skladu sa zakonom i ne možete tako da se ponašate, da se kasnije pokrivate zapravo fiktivnim odlukama Narodne skupštine jer vaši poslanici moraju za ovo da glasaju, inače, šta bi se desilo? Valjda bi neko morao da ide u zatvor jer je zadužio državu za 45 miliona evra, a nije imao za to odgovarajuće ovlašćenje. Simpatična je ovde rasprava između ovih prethodnih koji traže da se izvrši uvid u ovaj sporazum, što i mi tražimo, i ovih koji podsećaju na ugovor koji je zaključen vezano za poslovanje „Zastave“ iz Kragujevca. Zaista onaj crni ugovor iz „Zastave“ potpuno podseća na ovaj nevidljivi. Podsećam takođe ove koji su sada na vlasti da su oni mogli da taj crni ugovor iz „Zastave“ stave van snage, odnosno da traže raskidanje tog ugovora, a ne da se večito krijete iza onoga što je neko uradio ranije, pa vi sad to kao ne možete da menjate. Doduše, vi ministre Antiću nemate taj problem, vi ste bili i onda i sada, tako da vi to svakako razumete. Vaša partija, gospodine Antiću, valjda pripadate toj partiji. Hvala.

Ovo je sada trenutak koji za mene obeležava ovu sednicu. Moram da pročitam narodnim poslanicima i ukupnoj javnosti član 4. ovog zakona, koji nakon puno rada i aktivnosti poslanici pojedini predlažu da se briše. Kaže: „Ako po osnovu date garancije garant izvrši obavezu umesto zajmoprimca, garant će imati pravo da od zajmoprimca potražuje povraćaj glavnice, kamate, provizije na nepovučena sredstva, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastupe zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od zajmoprimca naplati obračunatu zateznu kamatu. Pravo na povraćaj garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od zajmoprimca ili drugih elemenata obezbeđenja“ Šta ovaj član kaže? Ovaj član kaže – ako EPS kao zajmoprimac ne izvrši neku svoju obavezu po ovom kreditu, mi kao država koja dajemo garanciju imamo prava da ta sredstva naplatimo od EPS-a. Oni koji danima ovde pričaju da je problem upravo taj da eventualno EPS neće vratiti ta sredstva sada traže da se izbriše član kojim se garantuje da će EPS na kraju dana u svakom scenariju ta sredstva vratiti. Za mene ovo obeležava raspravu i potpuno jedan neprincipijelan amandman koji ili ruši ovu dosadašnju priču ili pokazuje da vi po nekom automatizmu na svaki član lupite „briše se“. (Zoran Krasić: Mi lupimo?) Izvinjavam se, nisam mislio u tom kontekstu, kolega Krasiću, stavite „briše se“ i da je to samo jedan copy-paste koji uopšte nije predmet vaše analize. (Zoran Krasić: Replika.) (Vjerica Radeta: Replika. Ne može repliku i Vjerica Radeta i Zoran Krasić. Ko replicira?

Nije stvar u tome šta je rekao ministar Antić, stvar je u sledećem. Ako „Elektroprivreda“ hvala Bogu, saznali smo da je javno preduzeće, juče su ovi iz SNS tvrdili da nije javno preduzeće, ako ne izmiri obaveze po ovom zajmu, pa izmiri Republika Srbija, Republika Srbija će da se naplati od sebe, pa EPS raspolaže sa državnom imovinom, gospodine Antiću. Sva imovina EPS-a je državna svojina. Gospodine Antiću, kako je formirana ta državna svojina? Evo vam, gospodo, građani Republike Srbije, pogledajte svoj račun za struju, ako imate nulta potrošnju električne energije za mesec dana, vi plaćate obračunsku snagu, troškove garantnog snabdevanja i onda plaćate akcizu, PDV i taksu i to je 755 dinara. Gospodine Antiću, koliko brojila u Srbiji ima koji svakog meseca imaju potrošnju nula? Kada izračunate koliko brojila ima nula potrošnju, pomnožite za 755 dinara, nikakav trošak „Elektroprivrede“, čiste pare u džep. Ovi koji su na vlasti, došli su na talasu obećanja da će da smanje cenu električne energije i podigli su cenu električne energije. Molim vas, izračunajte, gospodine Antiću, koliko ima brojila u Srbiji koji nemaju mesečnu potrošnju, a moraju da plate 755 dinara. Kako možete da naplaćujete akcizu na nula potrošnje? Kako možete PDV na nula potrošnje? To znači da vi planirate da onaj ko je registrovao putničko vozilo i stoji mu u garaži, mora da plaća akcizu i PDV na gorivo koje ne koristi.

Da, ministar je upravo odgovarao na ono što sam ja rekla i iščuđavao se kako je moguće da smo podneli ovaj amandman da brišemo član 4. jer, ne znam, kakvu koncepciju na taj način mi rušimo, možda ministrov i Vladinu, ali naša koncepcija je ministre Antiću da ovaj zakon ne može da se nađe u pravnom prometu, a to možemo da iskažemo u skladu sa našim Poslovnikom, jedino tako što ćemo predložiti brisanje svakog člana. Član 4. i da nije tako, toliko nakaradno napisan i pored ovoga što je gospodin Krasić rekao da predviđate da se eventualno naplatite sami od sebe, ali zamislite vi još jednu, što bi ste vi rekli, lupetanje u članu da ste vi napisali - da država Srbija garant, to je država Srbija, ima pravo da od zajmoprimca to je EPS potražuje. Ima pravo, pa valjda ima obavezu, ako je neko dužan državi Srbiji, ona ima obavezu da to traži, a ne ima pravo. Šta to znači – ima pravo? Nešto na šta neko ima pravo, on to ne mora da koristi, a vi nudite narodnim poslanicima da vam glasaju za nešto tako uopšteno, gde se vi zapravo i ne obavezujete da to eventualno naplatite, čak i kad bi ta naplata imala smisla, a nema upravo iz obrazloženja koje vam je gospodin Krasić malopre rekao, iz obrazloženja koje smo mi dali u našem amandmanu i u našim ostalim amandmanima. Ministre, pošto ste se onako zgražavali na ovaj amandman, ja vas molim da u jednom mirnom tonu nam kažete kada ćete nam pokazati ovaj sporazum i ko je uzeo 470 evra? Apsolutno verujem u to da svi dobro razumemo da Republika Srbija, prvo tvrdim, EPS će taj zajam vratiti sam, a ovaj član 4. je dodatna zaštita za Republiku Srbiju, ako „Elektroprivreda Srbije“ u bilo kojoj fazi napravi bilo kakvu grešku. Znači, u svakom slučaju će EPS vratiti taj kredit. Igramo se malo igre reči. Vrlo jasno piše – garant će imati pravo, pa ne – garant ima pravo, a zajmoprimac obavezu. Znači, garant ima prava da potražuje povraćaj. Još jedanput se izvinjavam, mada mislim da ste razumeli da bi ona reč koju sam u tom trenutku nespretno iskoristio, nije imala za cilj da uvredi bilo kog narodnog poslanika. Ponavljam, zajam i naš Zakon o davanju garancija Republike Srbije, potpuno čisti stvar. Uveravam vas, napravićemo jednu malu analizu da su i sredstva za proviziju za obradu ovog kredita i ovih kredita u iznosu od 0,8% napor koji je u Ministarstvu finansija napravljen da se ta sredstva smanje. Ranijih godina, po ranijim kreditnim linijama, npr. od kineske „Eksim“ banke bio je 1% Toliko košta njihova usluga obrade kredita i sve aktivnosti kroz koje se u celom tom procesu prolazi. Narodni poslanici – Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 4. doda novi član 4a. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Nataša Jovanović, Marinika Tepić, Zoran Živković i Vladimir Đurić. Gospodine ministre, briše se i član 5. to znači, da nikada ne stupi na snagu ovaj zakon. Ključno pitanje za vas. Vi kažete dolazim u ključne momente rasprave. Zašto „Elektroprivreda“ nije sama garantovala za sebe? Sa druge strane, sve da to nije, vratimo se nekoliko godina unazad, neću da osporavam vaše napore pošto ste vi započeli kao ministar 2015. godine ali nije sve počelo sa vama gospodine Antiću. Što se tiče upotrebe pepela u korisne građevinske svrhe, ali ako u Srbiji po procenama stručnjaka 270, evo zabeležila sam precizno, 270 miliona tona da deponijama. Koliko je moglo da se iskoristi, a da se uštedi na izgradnji auto-puta na drugim građevinskim radovima i samim tim mislim da je to mnogo više od 45 miliona evra, koje su sada predmet ovog zaduživanja? Da su se oni domaćinski ponašali, kao što nisu i da je situacija tako dobra, kao što vi pokušavate da predstavite u „Elektroprivredi Srbije“, uopšte ne bismo bili u situaciji da država ulazi u bilo kakav aranžman da garantuje za njih, već su iz sopstvenih sredstava, pre svega, jednim prvim modelom garantovanjem svoje imovine, a drugi je taj da su pravilno iskoristili sve ovo što dolazi. Juče je jedna koleginica pričala - vi ste toga da se ekološki država zaštiti budućnost dece. Ne, mi nismo protiv toga ali smo za to da se iz nečega što je negativno izvuče korisno. To rade pametni i odgovorni ljudi koji ne žele da troše 470.000 dinara na proviziju ili kako vi kažete obradu, već da se ono što već postoji iskoristi pametno i da se unovči, materijalizuje i da ne dolazimo u situaciju da radi unapređenja tehnološkog procesa uzima ovakve kredite za koje će država da garantuje.

Povrh svega toga, nemamo ni sporazum ispred sebe, pa ne znamo precizno šta je tačno u tom sporazumu ugovoreno, u zamenu za ove objektivno povoljne uslove finansiranja. Dakle, sve je to poprilično netransparentno, mutna voda. Taj projekat je dobar i potreban i to nije sporno. On uvodi nove tehnologije i štiti životnu sredinu, to smo već više puta u ovoj raspravi rekli. I da, nemački državni kredit je povoljniji od komercijalnog ili brzog keš kredita, i to smo takođe rekli. Tačno je, država ima pravo regresa, da ukoliko EPS ne plati, država plati umesto njega, pa da se onda od EPS-a država regresira, ali to nije obaveza, to je pravo. Sve se bojim da će država od EPS-a iskoristiti pravo regresnog potraživanja i uostalom, kakva je to garancija državi? Ako EPS nije bio u stanju da vrati kredit i da plati kreditoru, zašto mislimo da će biti u stanju da plati državi?

Znači, u EPS-u nije sjajno. EPS je vrlo kompleksna firma, vrlo teška firma i za rukovođenje i za upravljanje. Ponavljam vam, preko 7.000 megavata instalisane snage, godišnja proizvodnja uglja skoro 38 miliona tona, četvrti smo najveći proizvođač uglja u Evropi, vrlo velik, kompleksan i težak sistem za upravljanje. Uvek kad treba unapređivati, ima puno problema. Deo problema je i u nenaplaćenim potraživanjima, pre svega od preduzeća koja su prošla proces restrukturiranja. Moram da kažem da lično mislim da je dobro što ta preduzeća pod znacima navoda nismo podavili, jer mi da smo isključili struju i zaustavili proizvodnju, zaustavili bi i neke gradove, tako da je to sve deo jednog teškog ekonomskog ambijenta koji ova Vlada pokušava da promeni. I apsolutno sam uveren da je u poslednjih nekoliko godina vrlo uspešna u menjanju jedne ukupne ekonomske slike i prilika kroz koje smo svi zajedno prošli. Verujem da to što radimo u procesu naplate sa EPS-om je dobro, ide polako, ali ide nekim sigurnim koracima i pomažemo da preduzeća prežive, što mislim da je jako važno. Kad je pepeo u pitanju, u pravu ste, ima više od 200 miliona tona pepela. Mi ne možemo da nateramo nikoga da taj pepeo koristi. Pokušavamo da promovišemo mogućnosti njegovog korišćenja, ali, znate, u Srbiji uvek svaka novotarija teško prolazi. U Srbiji su se borili protiv železnice i protiv osvetljenja ulica. Za sve treba neko vreme. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima, nakon obavljenog načelnog pretresa. Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Živković, Marinika Tepić i Vladimir Đurić. Ovo je još jedan Predlog zakona potpuno sličan ovom o kojem smo raspravljali danas i juče. Ovde se samo radi, da građani znaju, o zaduženju od 15 miliona evra. Vi ćete opet reći da su to garancije, ali smo vas ubedili, ubedili smo građane pre svega, kroz ove rasprave a nastavićemo i dalje, da vi nekontrolisano zadužujete državu a na taj način zadužujete i građane Srbije, pa se postavlja pitanje kako ćemo mi izaći iz ovih dugova koje nam Vlada Republike Srbije nameće, u nastavku onoga što smo imali od prethodne Vlade? Lepo smo dogurali do 69,2 učešća u BDP, što je mnogo više od onog što je predviđeno našim Zakonom o budžetskom sistemu. Ovde se sada postavlja pitanje zašto se ovaj zakon donosio po hitnom postupku, pa i ovaj član? Vi ste rekli da razlozi za donošenje po hitnom postupku proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena sporazuma o zajmu, odnosno povlačenje sredstava i izmirenje dospelih obaveza elektromreža uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona. A pet dana nas ubeđujete da neće biti povlačenja ovih sredstava. Jel vi stvarno mislite da mi ne znamo da čitamo i da ne znamo da razmišljamo? Mi samo želimo da skrenemo pažnju građanima Srbije koji prate rad parlamenta šta vi zapravo radite i kako pokušavate neke stvari ispod žita da provučete. Još ste napisali u obrazloženju da će za sprovođenje ovog zakona biti obezbeđena sredstva u budžetu, a u drugoj rečenici kažete da su sredstva obezbeđena u budžetu za ovu godinu od 15 miliona evra. Cenjeni gospodine ministre, imao sam dosta toga da pričam i malo pre, ali pošto su oba zakona prilično slična i bave se istom temom, hteo sam da diskusiju objedinim. Bez obzira što treba da se radi na elektromreži Srbije, to je druga faza izrade Transbalkanskog koridora i što je to nešto dobro za zemlju Srbiju, ja lično i Poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri će glasati protiv ovoga. Zašto ćemo glasati protiv? Ovde u ovim papirima koje smo dobili imamo dosta stvari koje znamo, ali čini mi se da ima i više stvari koje ne znamo.

Znamo da zajam iznosi 15.000.000 evra, a da su ostalo sopstvena sredstva koja treba da obezbedi „Elektromreža Srbije“ Molim gospodina ministra da me sluša, jer ja sam vas zaista slušao svih ovih dana. Šta još znamo? Znamo da je provizija za organizovanje posla 0,75% i matematički to iznosi 112.500 evra. Znamo da je fiksna kamata 0,8% godišnje i kada se to obračuna, imajući u vidu grejs period od tri godine i otplatu od 2020. do 2029. godine na godišnjem nivou, da to ukupno, zajedno sa ovim garancijama, odnosno provizijom za organizovanje posla preko sume od 15.000.000, iznosi još 938.831,65 evra. Ali, šta mi ovde ne znamo? Mi ne znamo koliko zaista koštaju radovi na toj drugoj deonici, drugoj trasi Transbalkanskog koridora i ne znamo koliko su usluge, konsultativni i drugi troškovi, kako to piše, a ne znamo jer ni ovde nismo dobili sporazum koji smo trebali da dobijemo. Iskustva iz sporazuma koji su do sada bili verifikovani u ovoj Skupštini i koje sam proučavao i o kojima sam govorio, govori da oni koji nastupaju kao oni koji daju zajam, vrlo često nameću i svoje firme da izvode one delove poslova koji su lakši, a ekonomski isplativiji, tako da mi ne znamo koliko će ovde srpske firme raditi, da li će raditi teže delove posla, a manje ekonomski isplative i da li će na taj način zajmodavac, u ovom slučaju Nemačka banka, imati pored ovoga što će imati kao kamatu, što će imati kao proviziju za obezbeđivanje kredita, imati i dodatnih zarada. Juče ste, gospodine ministre, rekli da nismo srećni zbog ovog zajma i to je nešto gde se ja i vi slažemo. Eto, ni ja nisam srećan zbog zajma, ali ste takođe rekli i uveravali nas da i EPS i EMS domaćinski posluju. To je nešto gde se ja i vi nikada ne možemo složiti, a ja ću vam posle objasniti zašto se ne možemo složiti. S obzirom da je novac za drugi deo balkanskog koridora, koji će se raditi od Kraljeva do Kragujevca i gde treba da promenimo napon u mreži sa 220 na 400 kilovolti, mene interesuje da li će u tome učestvovati i ikakvu korist imati neke firme koje su vezane za grad Kraljevo? Naravno, možda i hoće, ja to nisam mogao da vidim, jer ponavljam, sporazum nemamo. Zašto se ja i vi nikada nećemo složiti da je to domaćinsko poslovanje? Vi ste ministar energetike i vi bi trebali neke stvari da znate koje, ja ne sumnjam da ne znate, jer milim da ste dobronamerni, a koje ću vam sada ja reći. To što vi zovete domaćinsko poslovanje u gradu Kraljevu izgleda na sledeći način predstavljeno. Da li znate da je bio raspisan tender za novu godinu za nabavku pozlaćenih šoljica i kišobrana od crvene krep svile, koji će se platiti iz sredstava Elektrodistribucije. Ovo jeste elektromreža i ja znam kada su odvojeni, ali znam i da će distribuciju struje potom vršiti Elektrodistribucija koja je deo EPS. Da li znate da to preduzeće nema više stolica da primi koliko ste kadrova SNS i SPS zaposlili? Da li znate da je šef odborničke grupe, javno na televiziji, o čemu postoji i snimak, u prošlom sazivu Skupštine priznao da se zaposlio u EPS-u preko SNS? Da li znate da je bivša narodna poslanica SPS svoga supruga zaposlila u EPS, jer je direktor EPS-a svoju suprugu zaposlio u direkciju gde gazduje SPS? Da li je to domaćinsko poslovanje, gospodine ministre, želim da čujem odgovor? Da li je domaćinsko poslovanje ako račun koji ja primam u mojoj stomatološkoj ordinaciji, gde imam 600 dinara potrošene struje iznosi tri hiljade dinara mesečno? Da li su to pare koje idu EMS-u? Ja nisam mogao da nađem podatak koji sam našao za EPS koliko sredstava trenutno ima EPS. Za EMS taj podatak nemam, ali nemam utisak da je ovo domaćinsko poslovanje. Na kraju, ja ću vas moliti, nemojte kada radimo, a vezano za prošli zakon, otpepeljavanje, da uništimo sav pepeo. Branimir DŽoni Štulić kaže – svuda svako malo neko se pospe pepelom po glavi. Ostavite nam malo pepela, trebaće nekima. Nemojte da brinete, ima 200 miliona tona pepela, tako da za to posipanje pepelom po glavi biće za naredne vekove. Dakle, KFW vrlo striktne, vrlo stroge procedure za realizaciju svakog zajma. Svako projekat se realizuje po međunarodnom tenderu. Ne postoje nikakvi uslovi prethodno definisani mora ova oprema, mora ovaj proizvođač, mora iz te zemlje, znači, apsolutno ništa.

KWF kao zajmodavac kontroliše svaku fazu procesa, od izrade tendera, preko svog konsultanta do realizacije celog projekta, a preko „Fidik inženjera“ Dakle, vrlo jedna ozbiljna i vrlo transparentna procedura. Na samom kraju, zaista ne znam te pojedinačne stvari u Kraljevu. Ono što je sigurno, Vlada Republike Srbije vodi računa i striktno insistira na poštovanju onih nekih ograničenja koja postoje vezano za prijem u javni sektor, a ako ima takvih slučajeva, ja ću ih zaista proveriti i o tome ću vas obavestiti nekom sledećom prilikom. Da li želite reč? (Ne) Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Zoran Krasić, Zoran Živković, Marinika Tepić i Vladimir Đurić. Situacija sa ovim zakonima je stvarno jednostavna. Ovo je predlog zakona o davanju garancije. Šta to znači? Kada zakonom damo garanciju, onda ovlašćeno lice potpisuje papir koji se zove garancija. E, sad, mi ovde imamo situaciju da je 1. marta 2017. godine taj papir već dostavljen ovoj banci koja se bavi razvojem Nemačke. Da je ovo po propisima zakon o davanju saglasnosti na datu garanciju, onda bi to moglo naknadno, ali ovaj zakon podrazumeva da se on prethodno donese i onda da papir koji Srbija garantuje. Samo da vas podsetim, gospodine Antiću, trenutno Republika Srbija ima sedam ugovora koji predstavljaju direktnu obavezu Republike Srbije prema ovoj razvojnoj banci Nemačke. Sve se radi o energetskom sektoru. Pošto smo čuli da u Elektroprivredi postoji para, preliva, ne zna se šta će sa tim parama, eto, uložite te pare u ova dva projekta. Za razliku od prvog zakona, gde je bilo javno preduzeće, ovde je akcionarsko društvo. Zašto ulazimo u davanje garancija jednom d.o.o. kako stoji? Moram da vam skrenem pažnju, gospodine Antiću, budite oprezni, „Kolubara“, 2000. godine imali su najveće plate, pa su zapretili štrajkom da bi uspeo protest. Sada „Kolubara“ nema čak ni tekući račun. Nije čak ni privredno društvo. A u međuvremenu njihov predsednik sindikata pre jedno pet godina se borio za promenu Ustava Republike Srbije. Budite oprezni sa tom Elektroprivredom. Ako budete krenuli sa otpuštanjem u Lazarevcu i okolini, budite svesni da ćete snositi veliku odgovornost jer imperija uzvraća udarac. Da vas podsetim, imate i ono preduzeće Elektroprivrede u Sloveniji koje trguje, koje zarađuje i kad se uvozi struja i kad se izvozi struja i kad se nalaze posrednici i kad se nalaze nove investicije.

Osim jednog slova, sve ostalo je isto. Rekao sam već juče, to je toliko dobra firma da može kum nečiji da je vodi, bez bilo kakvih posebnih stručnosti i pripreme. Možda građani Srbije ne znaju šta je to i čemu to služi. To su dalekovodi i to je monopol države koji se nikad ne privatizuje nigde zato što niko neće da ga kupi. Tu se, inače, stvaraju gubici i to oni tehnički o kojima je neko već govorio, na dalekovodima, jer nikad ne stigne ona količina struje koja polazi sa elektrane do krajnjeg korisnika. Ali, ovde je kod nas to još izraženije, jer se stvaraju gubici koji su namerni, a to su gubici koje vladajuća elita, pod navodnicima, daje svojim prijateljima da ne bi plaćali struju. Tu, pre svega, mislim recimo na „Sartid“ Tu je ministar da mi kaže kad je „Sartid“ platio poslednji put struju, „Sartid“, „Železara Smederevo“, kad su poslednji put platili struju, koliki je bio poslednji račun? Koliki je njihov dug? Isto pitanje za prisutnog ministra je – koliki je dug srpske fabrike stakla po istom osnovu? To je još jedan drug vladajuće elite, pod navodnicima. To je onaj Bugarin Cvetan Vasilev, koga inače potražuje bugarska država preko crvene poternice Interpola, a čuvaju ga Toma Nikolić i Aleksandar Vučić. To su teme koje interesuju građane Srbije. Pitanje je – kako tako uspešna firma ne može da finansira bednih 15 miliona evra, koliko od nas tražite da damo garanciju?

Kao ovlašćeni, vaša grupa ima vremena. Dame i gospodo narodni poslanici, o računima je pričao moj kolega poljoprivrednik u pokušaju. S obzirom na vremenske prilike, ja sam mislio da se bavi prskanjem loze. Kako je to funkcionisalo u njegovo vreme? Napravi se jedno bure, naloži vatra i onda se pozovu svi građani da ne plaćaju struju i da račun bace u bure. Na takav način, pomoću nezadovoljnih građana, koje je on pozvao da on račune bacaju u bure, u vatru, on stekao mnogo bure, mnogo bure na Fruškoj gori i sada nam on drži predavanje o posvećenosti, o akademskoj čestitosti. Treba podsetiti i na njegovu kupljenu diplomu srednje škole i na obilazak ove više uzaludne, tako da je moj savet mom kolegu poljoprivredniku da on više ne predlaže građanima neka rešenja o ne plaćanju energije, računima, jer to može opet da ih dovede do silnih dugova i da vraćaju. Što se kamata tiče i kredita, i prigovora da je kredit skup, i da treba potrošiti keš, oni su na to navikli, ali uzeti kredit za 0,8% kamate, ukoliko je moj kolega poljoprivrednik bio poljoprivrednik i domaćin, to znači da ste ispod stope evropske inflacije koja je 2%, pa je ta cena novca negativna, pa je po meni bolje uzeti kredit sa 0,8% kamate, nego potrošiti keš, jer keš možete da stavite u budžet, pošto je država osnivač EPS-a i tim novcem od 45 miliona možete da servisirate kredit bivšeg režima koji je bio po kamatnoj stopi od 6% i da svake godine budete dobri po dva i po do tri miliona evra. Međutim, s obzirom da on nije završio taj osmi razred osnovne škole, njemu je to teško objasniti. Naravno, nemam nameru da ulazim u raspravu sa najpametnijim, najlepšim, najduhovitijim i najelokventnijim među vama i najobrazovanijim. To je više nego očigledno. Vaš lider je rekao, ali i to je dokaz da čak i najpametniji i najelokventniji među vama ume da govori neistinu, i to na jako loš način.

To je naravno apsolutna laž i prisutni ministar je to iskoristio poslednji put kada je bio u parlamentu, ali eto i zbog Nišlija i zbog svih drugih građana Srbije. Dakle, dugovi koji su nastali 1996. godine, kada sam optužen da sam uradio to što nisam, je pojela inflacija 1999. godine nakon bombardovanja. Dugovi za struju su nastali 1999. godine kada je Milošević rekao da se struja ne plaća za vreme bombardovanja, pa poslao račune u oktobru mesecu te godine. Vlada Zorana Đinđića je oprostila kamate na te dugove i preko 50% glavnice, tako da do kraja 2003. godine nije ostao nijedan cent duga za struju iz bilo kog ranijeg perioda. To je istina, sve su drugo laži. Da li govori najpametniji među vama ili ovi malo manje pametni, ovi koji su zamene, ovi koji su koalicioni partneri, to je potpuno nebitna stvar. Ovo što vam ja govorim je čista i jasna istina, ne oko školovanja i tih stvari, to je jasno kao dan, nego oko stvari da samo nenormalan čovek, koji ne može da pređe lekarski pregled za kandidata za poslanika, može da uzima kredite kada ima gotov keš. Dame i gospodo narodni poslanici, ja se ovog trenutka slažem da se ispita moje psihofizičko stanje, ali da se ispita i njegovo. On se stalno poziva na lekarske preglede koje su vršili ministri u Vladi Zorana Đinđića, ali neće da kaže da on na tom pregledu nije bio. Kada je on nasledio pokojnog premijera, gde sam i ja glasao iz pijeteta prema pokojnom premijeru za njega, on nije išao na lekarski pregled, i to neće da nam kaže, očigledno je da se nečega bojao. Slažem se da idemo i na poligraf da vidimo ko to laže, u lepoti neću da se takmičim sa njim, tu šanse nemam, on je najlepši, on je najpametniji, to je Pavićević tvrdio, i da se na poligrafu utvrdi da li je ovo ta osoba koja je govorila ono u Nišu – bacajte račune u bure, Otpor do pobede, Otpor do stana od 200 kvadrata na Vračaru, da vidimo kako ga je stekao. Da li je to osoba za koju „Vreme“ tvrdi, a i njegovi članovi Ištvan Kajić i Marko Matić, da li je to ta osoba koja je izbacila putnika iz voza u punoj brzini, „Vreme“ piše 13.11.2014. godine, samo zato što je govorio engleski? Dakle, slažem se da se utvrdi, u lepoti nemam šanse sa njim, da se izvrši test inteligencije, da idemo na poligraf i da se obavezno ispita psihofizičko stanje mene i mog kolege poljoprivrednika, a s obzirom da on nije služio vojsku iz poznatih meni razloga, ja mislim da on nema nikakve šanse, a ako odemo IQ test on će biti negativan. Pošto je u modi prekonoćno postavljanje stranačkih aparačika koji su spremni lako da kleknu na najviše funkcije u ovoj državi, ja mislim da smo ovde danas čuli nekoliko kandidatura za još neka upražnjena mesta, a od nečega malopre što je najpametnije, najelokventnije itd. među vama, mislim da je ovo bila kandidatura za šefa vojne službe, tajne naravno, obe, istovremeno ili za šefa one kancelarije za odnose sa Kinom, Rusijom, Južnom Afrikom, Brazilom, beše još neka zemlja, ne mogu da se setim koja, sa BRIKS-om. Vrlo je interesantno da predsednica sa dubokim razumevanjem sluša ovu reviju uvreda najgore vrste, ali dobro, to isto govori o tome kako se postaje, kako se dolazi na neka mesta i koju žrtvu mora da da svako da bi imao neko posebno mesto u ovakvoj vlasti. Znam da je srpska istorija puna dobrih rešenja, da smo mi narod koji je znao uvek da se postavi na valjan način, da je znao da izabere dobro, a ne zlo, normalne i zdrave ljude, a ne idiote i budale. Siguran sam da će uskoro to vreme da se vrati, a ko se prepoznaje u ovome što ja govorim i ko dobro čuje pa se zbog toga prepoznaje, preporučujem mu da malo čita srpsku istoriju, mnogo toga može da nauči, ako već nije naučio iz prava, ekonomije i ne znam čega, malo iz istorije. To je odlično štivo i ja vam želim svima da se dobro upoznate sa srpskom istorijom. Da imam potpredsednika, ja bih vam replicirala, ali nemam potpredsednika, pa moram ovde da sedim. Dakle, moram sama da vodim sednicu, inače bih vam vrlo rado replicirala.

Molim vas, predstavniku Niša ne mogu da dam reč, ali mogu Marijanu Rističeviću. Dame i gospodo narodni poslanici, sve smo čuli, osim odgovora na pitanje, a zanimljivo je kada se svađaju dva seljaka, uživaju ljudi, da li je tačno da je na Vračaru moj poljoprivrednik od Niš kupio stan od 200 kvadrata koji je koštao 500.000 evra? Da li je tačno da je to kupio od plate? Da li je tačno da je kupio tri garaže? Da ili ne. Da li je tačno da je sam sebi pozajmljivao novac sa 10% kamate? Da ili ne.

Da li je tačno da je dobio 525.000 evra subvencija za vinograd? Da li je tačno da je vinariju registrovao, svojevremeno, na Devičanskim ostrvima? Da li je tačno da mu je partner bio, izvesni Pudar, koji je bio osumljičen za šećernu aferu? Da li je tačno da se to desilo na Fruškoj Gori? Da li je tačno da je unovčio taj vinograd, prodajući firmu Miloradu Kostiću? Te odgovore nismo čuli. Takođe, da li je tačno da ta parcela, koju je on prodao zajedno sa firmom, je bila predmet restitucije, koju smo mi iz DOS-a, po ugovoru sa narodom trebali da vrtimo prethodnim vlasnicima, a on je to prodao, pa sad država, da li je tačno, sad država mora da izvrši obeštećenje za tih 52 hektara od 500 hiljada evra. Naš kolega poljoprivrednik nije koštao 500 hiljada evra, nego milion. Hvala. Ministar Antić, moli za reč.

Radi javnosti, moram da ponovim u najkraće. Reč je o drugoj fazi izgradnje „Transbalkanskog koridora“ Reč je o izgradnji 400 kv dalekovoda između Kragujevca i Kraljeva, uz podizanje napona u Kraljevu na tri na 400 kv. Reč je o projektu 29,6 miliona evra, od čega 15 miliona predstavlja zajam koji daje KfW banka, 6,4 miliona je grant koji prati ovaj projekat, reč je o VB-6 projektu i zahvaljujem se, naravno, na tom grantu. Ponavljam za ovakve projekte uzimaju se povoljne kreditne linije. To se ne finansira iz tekuće likvidnosti, i zaista je miljama daleko taj ekonomski pogled koji gospodin Živković i ja imamo po tom pitanju. To se ne finansira iz keša koje ima Firmak, za to postoje ovakve kreditne linije. HE stil“, znači, novi vlasnici „Železare“, redovno izmiruju sve obaveze za isporučenu električnu energiju, svaku u roku i svaku u dinar. Dug koji postoji, i koji možete da vidite i na internet stranici „Elektroprivrede Srbije“, je onaj istorijski koji se vodi na „Sartid“ Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić, Zoran Živković, Marinika Tepić i Vladimir Đurić. Projekti sami po sebi su opravdani, ali smo mi i dalje protiv ovakvog načina finansiranja ovih projekata, odnosno same uloge države. Postoji jedan opravdan razlog zato što, malopre smo čuli od ministra, pokušaj objašnjenja da onaj koji daje kredit, on će, po nekim objektivnim međunarodnim kriterijumima, da nađe izvođača radova. To jedino može da poveruje onaj koji, a ma baš nikakve predstave nema šta se to dešava na evropskom tržištu i svakog dana smo sve više i više svedoci da „Simens“ je dominantna kompanija, kada je u pitanju elektroprivreda, kada je u pitanju proizvodnja još nekih drugih aparata iz oblasti elektroenergetike. Sada mi treba da poverujemo da će Nemačka razvojna banka po objektivnim kriterijumima, i to na kraju krajeva nije nikakav problem, ako je tehnologija vrhunska, ako zadovoljava sve, u svakom slučaju to odgovara. Ono što je veoma, veoma loše iskustvo, to je da, gledajući istoriju noviju i dešavanja koja su se zbivala na prostoru Ukrajine, imamo slične primere. U Ukrajinskom parlamentu na isti, ili gotovo istovetan način objašnjavane su opravdanosti ulaska u kreditne aranžmane sa Svetskom bankom, odnosno sa Nemačkim razvojnim bankama. Kakva veza između ovog parlamenta i ove rasprave i onoga što se dešavalo u Ukrajini? Ministar finansija ovde je bio direktor Svetske banke za Ukrajinu i vidite kakva je situacija sada u Ukrajini. Mi iz tog straha, iz te predostrožnosti ne želimo da se upuštamo u ovakve avanture.

Sada je ministar dao još jedan najnoviji argument, a to je da „Železara Smederevo“ nema nikakve dugove za struju, nego da je to „Sartid“ To je znači rešenje, da se presvučemo, da promenimo imena, i da, recimo, radikali postanu naprednjaci ili tako nešto slično. (Zoran Krasić: Napada nas.) Slobodni radikali, ne partija. Sada se plaća redovno.

S druge strane, niste mi dali odgovor za Srpsku fabriku stakla, niste mi dali odgovor za još mnoge druge firme koje sam već pominjao u ovoj raspravi. Konačno, mislim da je svima jasno o čemu se ovde radi i samo je pitanje tvrdoglavosti i pokazivanja moći, da iako ništa ne valja, da iako su ovo besmisleni zakoni, ima da prođu zato što mi hoćemo i zato što imamo dovoljno poslanika koji će da glasaju i koji će to da podržavaju. Ono što je rekao jedan od njih, najpametniji, najelokventniji, naj, naj, naj, o meni malopre, je naravno apsolutno netačno i lažno. Moja imovina je, kao kod svakog normalnog čoveka i političara u Srbiji, popisana i ima je na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, a može, što se mene tiče da se pita i prošli šef BIA, i aktuelni i budući, i svi levo desno, tužioci, policajci, svi živi koji znaju da pročitaju dva i dva, mogu da se bave mojom imovinom. Javna sam ličnost, nažalost političar, i moram da budem spremam na to. Pogledajte šta ste vi radili u svom selu.

Hvala lepo. Gospodine Antiću, vi ovde uporno pokušavate da…

Prišla sam. Od sekretara. Poslanice, pročitajte Poslovnik, jednom do pet minuta, ne 66 puta po par sekundi.

Taj ko vas je obavestio, radi u službama, mogao bi Poslovnik da nauči za sve vreme koje radi

Istine radi, i građana radi, to je ova osoba, pod veoma sumnjivim okolnostima „Sartid“ je prodat 2003. godine. To kolega Krasić zna. Prodat je za vreme „Sablje“, premijer je bio, moj kolega poljoprivrednik. Pod veoma sumnjivim okolnostima o čemu je bilo i raznih postupaka u tužilaštvu. Dug, kad on već govori o dugovima, koji je on ostavio državi prilikom prodaje tadašnjeg „Sartida“, odnosno „Železare Smederevo“, koji je pripao državi je bio preko 1,5 milijardi dolara. Znači, 1,5 milijardu dolara je ostavio dug državi, kada je zajedno sa Vlahovićem, gospodin Krasić će to malo bolje pojasniti, dajem mu pravo da koristi to kao repliku, ali najmanje 1,5 milijardi dolara je prevalio na državu, da bi za vreme „Sablje“, u vrlo nezgodnim vremenima, to privatizovao, a sami onda možete zaključiti odakle mu stan od 500 hiljada evra na Vračaru. Hvala.

Elektroprivreda Srbije“, odnosno „Elektromreže Srbije“, po ovom drugom zakonu, će sprovesti tendere po kojima će izabrati najpovoljnijeg ponuđača, uz jedino obavezu da tender-agent „KfW-a“ da saglasnost na tendersku dokumentaciju. Ponavljam, besmisleno bi bilo da ne prihvatimo takav projekat za koji imamo 6,5 miliona evra grant kao investicioni grant koji je podržan i u ovom VB6 mehanizmu, ponavljam, na ukupnu vrednost projekta 29,6 miliona, 6,4 miliona su grant. Mislim da je vrlo povoljno za Republiku Srbiju i da je potpuno razumljivo zašto smo se opredelili za ovakav način vođenja ovog projekta koji je, ponavljam, kapitalno važan. Pa i oni koji se ne slažu sa time i neće glasati za ovaj zakon, kažu da je sam projekat važan i da je sam projekat dobar. Ponavljam, „Železara“ plaća svoje tekuće obaveze. Od kada je kompanija „H Stil“ postala vlasnik „Železare“, izmiruju svoje redovne tekuće obaveze. To pošto postoji istorijski dug, to samim ugovorom nije bilo predviđeno da to reguliše kineski partner. Kada su u pitanju ostale kompanije, ponavljam, vrlo rado ću dati odgovore na poslanička pitanja, ali vas sve upućujem na internet stranicu EPS gde se svakog meseca apdejtuje tabela sa 20 najvećih dužnika, gde možete pratiti da li redovno izmiruju svoje obaveze i da li umanjuju dug. I, ono što mogu da konstatujem, da većina od 20 najvećih dužnika ima taj trend da je umanjila dug u 2017. godini, npr. nekih 12 kompanija, čini mi se. Replika, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Upravo ste, gospodine Antiću, rekli ono što je suština - raspisuje tender a.d. „Elektromreže“ ali saglasnost daje banka. To jeste suština i to je upravo još jedan razlog zbog čega ste trebali taj sporazum da nam dostavite da vidimo detalje sporazuma. Da vidimo da li je to u sporazumu sadržano. Ono što je zbunjujuće kada je u pitanju kreditiranje ovog projekta, to je da li je bilo još neke mogućnosti ili alternativa ovom kreditu. Ovde vidimo da potrošač ove struje koja će ići preko dalekovoda, jednim delom preko Srbije, a iz Ukrajine, da ne ponavljamo, je Italija. Da li su italijanske razvojne banke zainteresovane za ovaj projekat? Da li su bilo koje druge banke razvojne? Zašto baš Nemačka razvojna banka? Hipotetički je više ovo sad pitanje. U svakom slučaju, nemojte da se ljutite gospodine Antiću, ako razgovaramo o detaljima. Mi govorimo o nečemu što je suština. Ako smo imali alternativu ili ako ste imali više ponuda, da vidimo da li je ovo najpovoljnija. Samo se o tome radi. Mi, srpski radikali, insistiramo na tome, kao što insistiramo i ovde da konačno formirate anketne odbore u Skupštini Srbije, da se utvrdi šta je to prethodna vlast ili prethodna prethodne vlasti radila u svom mandatu. Da li su krali, koliko su krali, da li je ova sadašnja vlast umešana u kriminal, to je pitanje za anketne odbore. Pogotovo u ovoj oblasti. Ne zaboravite, sadašnji novoizabrani predsednik Srbije, a aktuelni predsednik Vlade, bio je na čelu Anketnog odbora koji je Pravo na repliku predstavnik predlagača, ministar Antić. Izvolite

Sledeći put ili sledeći amandman. Zahvaljujem na sugestiji. Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nemanja Šarović, Zoran Živković, Marinika Tepić i Vladimir Đurić.

To što gospodin ministar nema pravo, to ne znači da poslanici imaju pravo. Pretpostavljam da vi znate da mi imamo neuporedivo više prava. Srpska radikalna stranka je podnela amandman i na četvrti član i takođe tražimo brisanje jer smo mi principijelno protiv čitavog ovog zakona i ne postoji drugi način da se to kaže. Zato ga nismo ispravljali, zato nismo davali nikakvo drugo rešenje, jer želimo da čitav ovaj zakon nikada ne stupi na snagu. Mnogo je tu stvari koje su sporne. Vi ponovo donosite, gospodine Antiću, i to treba da nam objasnite, po hitnom postupku. Ugovor je potpisan 1. marta. Po hitnom postupku možete samo ukoliko nešto niste mogli da predvidite. Koje su to sada vanredne okolnosti koje niste mogli da predvidite. Ovaj zakon je mogao u redovan postupak. Mogao je pre mesec dana. Mogao je kad god ste hteli, ali vi to naravno niste uradili. Još jedna stvar povodom ovoga o čemu ste pričali sa gospodinom Mirčićem. Dakle, nije tačno da banka daje saglasnost. Banka propisuje pravila i to je ono što stoji u materijalu koji ste nam dostavili jer sam ugovor nismo dobili. Ovde stoji, to podrazumeva – nabavku radova i opreme po pravilima „KfW“, po njihovim pravilima. Oni su ti koji propisuju pravila. Oni nisu ti koji daju saglasnost. Kao pripiše EPS pa oni kažu – može. Dakle, EPS je ovde u podređenom stanju. On je strana koja mora da pristane na nešto, ili EMS. Vi to možda ne biste znali, Nemci hoće sigurno. Oni će napisati tender tako da dobije njihovo preduzeće. To je potpuno jasno. Još jedno veoma bitno pitanje, kaže – provizija za organizovanje posla je 0,75% iznosa zajma. Ne stoji ko dobija tu proviziju gospodine Antiću. Amandman kojim se posle člana 4. dodaje novi član 4a. zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković. Izvolite. Hvala predsedavajući. Ja ću da ponovim zbog čega smo mi podneli ovaj amandman koji je iste sadržine kao i amandman na prethodni zakon, a kaže se u njemu da je sporazum po osnovu koga se traži da Narodna skupština da garanciju sastavni deo ovog zakona. Još jednom da izrazim svoj protest i nezadovoljstvo zašto poslanici do dana današnjeg, do ovog trenutka nisu mogli da dobiju ovaj sporazum da ga vide. Mi čujemo onoliko koliko to smatraju ministri koji se ovde menjaju kao na traci. Oni nas upoznaju sa određenim delovima sporazuma, ali samo ono što oni smatraju da treba da nam kažu, a ne sve. Stalno se vrši zamena teza i izbegavanje odgovora na neka pitanja. Znači, koliki su stvarni troškovi ovog kredita? Stalno se govori o stopi za uzimanje kredita. Ja vam stalno ponavljam, naš zakon koji definiše pojam efektivne kamatne stope vezano za kredite koji svaki građanin uzme i tamo se kaže da efektivna kamatna stopa obuhvata sve naknade i provizije koje klijent plaća banci pri odobravanju kredita, sve, pa i ovih 0,75% provizije ili „front et vi“, pa i 0,25% za nepovučena sredstva po dinamici koju mi ne znamo jer sporazum nismo dobili. Da bi se na sva ova pitanja odgovorilo i da bi izbegli raspravu i skratili je, to bi sve moglo da se uradi da je sporazum dostavljen Skupštini, odnosno da je on postao sastavni deo ovog zakona što smo mi amandmanom tražili. Kada je reč o EMS, želim da postavim jedno pitanje vezano za ovaj Transbalkanski koridor zbog koga se uzima ovaj kredit – da li je zbog tog transbalkanskog kredita EMS kupila 10% akcija elektro mreže ili kako se to zove, elektroprenosnog sistema Crne Gore? Zašto je ta transakcija plaćena 9% više u odnosu na cenu akcija dan pre i dan posle, pošto je ta kupovina obavljena na berzi? Zašto je kupovano od malih akcionara? Ko stoji iza toga u Crnoj Gori i koji je interes Srbije bio da kupi tih 10% akcija, da plati 13,8 miliona evra? Znači, da pretplati 9%, jer su akcije dan pre vredele 87 centi, plaćenu su 95 centi, a dan posle su vredele 87 centi na berzi. Šta ćemo sa tim što danas te akcije vrede 65 centi, što je izgubljeno skoro 5 miliona evra? To je jedna trećina ovog kredita, izgubljena u jednom poslu koji nikada nije objašnjen. Koji je interes Srbije bio za sve to? Da li je bio interes da dobijemo ovaj kredit, jer su onda sredstva koja ćemo da platimo koliko će nas koštati ovaj kredit mnogostruko veća, ne 7, 8 nego 50% To su pitanja koja moramo da dobijemo da bi mogli da podržimo eventualno davanje garancije, a na ta pitanja od ministra nismo čuli ni jednu jedinu reč do sada.

Postoje neka nepisana pravila i ove međunarodne finansijske institucije obično ne vole da se takmiče po projektima koji se iz njih finansiraju i retko kada imamo da kažem, više ponuda, pa mi sada biramo koja je od njih najpovoljnija. Igrom slučaja upravo na ovom projektu smo imali i ponudu IBRD i ponudu KfW.

Sa druge strane, ponavljam, izuzetno važan panevropski projekat koji ima više faza. U prvoj fazi je ovaj pravac Ukrajina, Italija, drugi pravac je Turska, srednja i zapadna Evropa. Kao takav mislim da je izuzetno povoljan za Srbiju. Ponavljam, ima dimenziju garanta od 6,48 miliona evra koji taj projekat čini još kvalitetnijim.

Gospodine Mirčiću, nemate osnova za repliku. Nije vam se ni jednog trenutka obratio ministar.

Po Poslovniku, reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Gospodine Milićeviću, prekršili ste član 103. i član 104. odnosno pozivam se na član 103, a prekršili ste član 104. koji govori o replici, a član 103. kaže da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu postupanja predsednika Narodne skupštine. Gospodine Antić je potpuno očigledno govorio o izlaganju Milorada Mirčića. Ne samo to, on je direktno rekao – da, gospodine Mirčiću komentarišem to što ste vi rekli. Pogrešno je protumačio njegovo izlaganje i to je jasan osnov za repliku. Zaista ne znam iz kog razloga kršite Poslovnik, ako je rasprava u potpuno mirnom i demokratskom tonu. Dajte da nastavimo na taj način. Zahvaljujem gospodine Šaroviću. Slažem se sa vama u potpunosti, nastavićemo u mirnom i demokratskom tonu. Nisam shvatio da se gospodin Antić obratio gospodinu Mirčiću, niti je u jednom trenutku tokom svoje diskusije pomenuo ime narodnog poslanika Milorada Mirčića. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni? (Da.) Zahvaljujem. Po amandmanu, reč ima narodna poslanica Nataša Jovanović. Na kraju smo razmatranja amandmana po ovom zakonu i gospodine ministre, verujem da ćete vi prihvatiti moju argumentaciju da je EMS sada akcionarsko društvo napravljeno 2005. godine izdvajanjem iz EPS da bi se struja pljačkala. Za građane Srbije je to najjednostavnije rečeno, to je auto-put za struju, koji su koristili Vuk Hamović i Vojin Lazarević.

Kako je stekao to bogatstvo? Upravo od ovog preduzeća koje sada hoće da se zaduži sa 15 miliona evra, da Vlada Republike Srbije posle svega za njega garantuje, a to je akcionarsko društvo, a koristilo je sve vreme za pljačku električne energije da bi se pre svega ovaj dvojac bogatio. Da je to tako govori upravo činjenica, a vi ste to morali da uradite kao resorni ministar i pre vas ministar, da se naprave četiri preduzeća koja će da upravljaju, stručan izraz je pa moram to da pročitam – transformatorskim stanicama od 110 kilovata. Upravo iz razloga što samo treba da koristi u pravom smislu reči auto-put, da prolazi električna energija, da neko odatle uzima kajmak, a sa druge strane mi objašnjavamo celog dana građanima da se 15 miliona evra zadužuje ovo preduzeće koje mi moramo da vraćamo, odnosno građani Srbije ako se njima desi nešto, jer oni su akcionarsko društvo. Dame i gospodo narodni poslanici, ove kredite koje ćemo odobriti će vraćati EPS i EMS. To je vrlo jasno. Iz podataka o dobiti prošle godine samo EPS je imao 100 miliona evra. Vrlo je jasno dok bude vladala ova većina da će EPS i EMS moći i biti sposobni da vraćaju svoje kredite. Ukoliko ne daj bože dođe do promena i opet se vrate žuti pačići, tada nisam siguran. Zato je interes građana da oni ne bi vraćali ovaj kredit, da ova vlast ostane, da bude stabilna, samim tim da kontroliše EPS i EMS, da oni budu stabilni, da prave profit i iz toga da vraćaju kredit. Dakle, poruka građanima je – ukoliko želite da EPS i EMS vraćaju ovaj kredit, a da ga ne vraćaju građani, da ne bude na vaš teret, na vama je da i ubuduće glasate za ovu vladajuću većinu. Hvala. Pošto smo obavili pretres Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Poštovani narodni poslanici, obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 23. maj 2017. godine, sa početkom u 17,00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.